Jsme tady pouze dvě opoziční strany, takže vy nás podle všeho zase přehlasujete. Ale určité řešení tady pro občany je.

Nemá žádný smysl volit jakékoliv neparlamentní strany. Je to jasně dáno, je tady pět stran vládní koalice a dvě opoziční strany. Vážení občané, tato vláda je jako hluchá a slepá. Tuto vládu nezajímají životy a starosti běžných občanů.

Je to opravdu mimořádně důležitý moment. Koukám, že pan premiér Petr Fiala se konečně vrátil do sálu, protože mu nestálo za to, poslouchat vystoupení třetí nejsilnější podle preferencí strany v České republice, to ho nezajímá.

A pakliže by se teď konaly volby do Sněmovny, tak podle toho posledního průzkumu by drtivou většinu poslaneckých křesel získala současná opozice, současné dvě opoziční strany, a vy byste možná získali, podle toho, jak jsem to viděl, možná třetinu křesel, možná ani ne. To je dneska realita.

To by byl obrovský šok pro ně.

A tady bych chtěl ještě na závěr upozornit, že příští rok nejsou žádné volby. Budou to volby do europarlamentu a krajské volby.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane premiére, členky, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, poslanci Parlamentu České republiky. Myslel jsem, že budu mluvit i k nepřítomnému panu poslanci Babišovi.

Nevím, ale netrefil se, tak jsem se potom trochu uklidnil. Já tady nejsem proto, abych vyprávěl nějaké záležitosti, které se primárně týkají hnutí ANO, byť na konci se k organizovanému zločinu a jeho prorůstání do různých struktur určitě a rád dostanu. Ale nejdříve je potřeba si položit jednu zásadní otázku. Proč se tahle schůze dneska koná? Tahle schůze se koná proto, že se Andrej Babiš bojí. Čeho se Andrej Babiš bojí? Bojí se budoucnosti, bojí se soudu, bojí se protestujících na svých vlastních mítincích a bojí se samozřejmě i preferencí v prezidentských volbách. Ono to najednou začíná vypadat, že by to nemuselo úplně vyjít.

A tak já Ministerstvo vnitra nikdy vnímat nebudu. Já Ministerstvo vnitra chci vnímat jako úřad bezpečí, ministerstvo bezpečí, které dá občanům přehlednou veřejnou správu, které dá občanům funkční integrovaný záchranný systém, funkční krizové řízení, které dá občanům v té první fázi i digitální projekty, které budou mít nějaký smysl. A Ministerstvo vnitra jako takové rozhodně nevnímám jako místo, odkud by se měl uplatňovat nějaký nelegitimní vliv na kterékoliv struktury v našem státě. Možná proto bych na Ministerstvu vnitra neměl být, protože dnes zcela překvapivě Andrej Babiš připustil, že bych mohl být na jiném ministerstvu posílá mě na školství. Takže on připouští, že mohu být ve vládě nemohu být na vnitru. Z nějakého důvodu mu tam pravděpodobně vadím. Ale teď se budu věnovat tomu, možná trochu nudně, ale to je i součástí toho, že nás opozice dovedla k rekapitulaci toho, co jsme dosáhli na svých ministerstvech. Budu se věnovat velmi věcně tomu, jakou agendou jsme se zabývali na Ministerstvu vnitra, jakých výsledků jsme dosáhli a čeho ještě dosáhnout chceme. Za prvé jsme se věnovali krizovému řízení. Jedno z prvních rozhodnutí, které jsem udělal, bylo zrušení, změna starého statutu krizového štábu, Ústředního krizového štábu, který jsme zdědili po hnutí ANO, kde pan premiér udělal předsedou Ústředního krizového štábu sám sebe.

Zároveň jsme se vrátili, protože jsme přišli do vládních pozic v době covidu, k zavedenému funkčnímu řízení krize. Rozhoduje Ústřední krizový štáb a Ústředním krizovým štábem zřízené pracovní komise. Po dohodě s ministrem zdravotnictví Válkem jsme okamžitě zrušili Radu vlády pro zdravotní rizika, která v celém systému zvládání covidové krize tvořila jenom funkční duplicitu a jakési konkurenční centrum rozhodování vůči Ústřednímu krizovému štábu.

Zvládla to velmi dobře, a to bez nějakých ostrých restrikcí vůči obyvatelům naší země, bez nějakého velkého zakazování a omezování života. Přesto jsme to zvládli. Zároveň v rámci krizového řízení chystáme něco, po čem starostky a starostové dlouho volají, a nedostávalo se jim toho.